Já jsem si byl vědom vašeho bývalého angažmá. Čili chápuli správně, díváte se pozitivně na odklon obchodních sporů směrem k arbitrážím z klasických soudních sporů.

Čili chápuli správně, vy to vnímáte jako pozitivum, já třeba jako negativum za svou osobu. Ale to vyvážení asi bude do budoucna, protože jste sám zmínil tu negativní složku věci, která se týkala občanů a těch arbitrážních sporů. Bohužel někdy malé firmy nebo podnikatelé jsou ve stejné pozici jako ti běžní spotřebitelé ohledně velkých firem. A to se týká třeba i těch mezinárodních bilaterálních, kdy jsou nuceni ti malí uzavírat smlouvy v kontextu těchto obchodních bilaterálních smluv a ne běžných obchodních vazeb. Čili uvidím asi budoucnost. Ale říkám, chápu vaše stanovisko, nežádám doplnění, ale beru to jako že ano, zatím ano. Uvidíme, co bude. A reagovat bude pan ministr spravedlnosti. Já chápu arbitráž jako velice pozitivní nástroj tam, kde dobrovolně a vědomě s potřebnou informovaností do toho obě strany vstupují.

Já vám děkuji. Jako další vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Karel Rais a bude přednášet interpelaci na ministryni školství Kateřinu Valachovou. Prosím, pane poslanče.